Česká republika v minulosti úspěšně žalovala Evropskou komisi, protože Evropská komise co dělá? Hledá jenom chybičky, aby nemusela České republice dát peníze, a opakovaně Ministerstvo zahraničních věcí vyhrálo soudy. Vyhrálo takovým způsobem, že soud rozhodl, že Evropská komise nemá pravdu.

Za mě byl založen ten výbor.

Určitě někteří vědí, o čem mluvím. Takže si vymysleli, že zaklekávám na konkurenci.

Média se ani nepozastavila nad tím, že proti ministrovi vlády České republiky někdo nasadil profesionální odposlouchávací techniku, a pravděpodobně zneužil tajné služby.

Zákon, který prosadil jako ministr financí Kalousek, pro který hlasoval pan Sobotka a jehož využily tisíce společností včetně třeba podle tisku České televize. A když jsem dluhopisy zdůvodnil, tak mě obvinili, že jsem na jejich koupi neměl dost peněz.

Všechna jsem zveřejnil. Tak nevím proč... Například vláda by to neudělala nebo politici. Někteří ani nedali svoje majetkové přiznání. A co se stalo? Následovalo trestní oznámení, samozřejmě anonymní, jak jinak.

On tady ničí mladé rodiny a domácnosti, hypotéky.

Takto to bylo.

Ano, přesně, přesně. Policie dobře věděla, že po volbách budu znovu poslancem, ale to obvinění přišlo tři týdny před volbami, protože si mysleli, že to nějak zásadně ovlivní volby. Neudělali žádné úkony, takže to bylo jasně politické rozhodnutí, protože praktické a pragmatické rozhodnutí by bylo počkat po volbách a potom to řešit.

A samozřejmě i vládní politici se neštítili zneužít mého syna já bych to nikomu nepřál, pokud máte děti, co to znamená.